My jsme tady jeli na jednání technicistickém, na jednání poslanců, lékařů, spolků pacientských mnoho není, komora je také obtížně použitelná, takže jsme k něčemu dospěli, aniž bychom využili všechny své možnosti, které jsou naší povinností do té věci zavést. Je naší povinností, když chceme mít nějaký efekt a chceme do něj vložit nejmodernější možnosti, které máme, tak je naší povinností to těm občanům vysvětlit. Vztah mezi lékařem a pacientem není vztah paternalistický, to už prosím je dávno minulost.

A proto to tak musí být. Každý zásah do této struktury nás vrací o deset let zpátky. Vrací nás zase k tomu, že jsme ti, kteří paternalisticky rozhodují tak, jak to bylo před těmi lety, když já jsem začínal.

Jak myslíte vy, pane doktore. Ale my dneska potřebujeme, aby ten souhlas měl v sobě aktivní podobu. Protože pak to bude smysluplné.

A my z toho vytáhneme všecky ty krajní věci, které jsou pro tu medicínu nepodstatné. Těch potenciálních pacientů je osm, devět milionů a my se začneme zabývat skupinami, které jsou veliké.

Aby tyto námitky, které máme, že to vlastně nezískáme, protože on neví, nemůže, nepamatuje si, nedojde, abychom je měli ve svém zdravotním a sociálním systému vyřešené.

Já to říkám všecko proto, protože každé zkratkové rozhodnutí prostě přinese další a další problémy. Jestli výrok pacienta, nebo nějaký záznam.

Rozhodnutí o tom, co přijmu jako pravdu, je jistě rozhodnutí podstatné.

Prostě proto, že to ten pacient nebere. Což je naprosto standardní.

Ne!

Tak to prostě je. V této situaci, když to řekne matka synovi, že nebere to, co jí napsal, tak je to příběh pro zasmání. A to všecko vzniká jenom proto, že jsme neměli odvahu říct: Ano, my budeme chtít aktivní souhlas a my pro to, abychom ho získali, vytvoříme podmínky. Podmínky, které budou znamenat jednoduchý akt.

Jsem o tom naprosto životně přesvědčen.